Takže to by bylo na delší debatu, ale vidíte, že mi tu ukazují hodinky, takže berte to s pochopením, že to zkracuji. Mně je strašně líto...

Já mám přesnou informaci, co tam probíhalo. Takže pan Baxa, kdyby byl na tom výboru, tak celá řada otázek, které tady položil, tam byla opravdu zodpovězena. Ne, nemám. Vidíte to. A pak Baxa už tady zase není, chápete, tak to nemá smysl. On nebyl ani na tom výboru. Já se ho nechci dotknout, ale teď není ani tady, tak k čemu bych to já opakoval, když už by to tady zaznělo podruhé, a potom bych to musel někde říkat potřetí, protože tady podruhé není. Takže já doufám, že to nebude chápáno jako znectění Sněmovny, když řeknu: nebudu to opakovat.

Ale podívejte se, pokud to znamená, že vy v zásadě souhlasíte s tím záměrem, důvodovou zprávou i s podobou toho zákona, tak já jsem ochoten to zkrátit. Na očích vidím, že neprotestujete. Já bych to tedy zkrátil. Hlasujme a já budu spokojen!

Ale já bych tady teď chtěl vystoupit a prosím pěkně, bude to něco neobvyklého.

Děkuji za slovo. Je to ve Sněmovně určitě častěji než vy osobně. Myslím si, že kdybychom měli debatovat docházku ministrů této vlády, které potřebujeme tady, protože bychom chtěli slyšet odpovědi na celou řadu vážných otázek, tak je tady neshledáme, takže od vás mi to zrovna nepřijde příliš fér, od člověka z vlády, která tady nechává většinou poloprázdné lavice. To byl pan poslanec Skopeček a můžeme pokračovat, takže já otevírám podrobnou rozpravu.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Podpoříme ho, ale musím k tomu ještě mít takový krátký dodatek. A kolegové tady ty výtky vznesli a mluvili pronikavě a mluvili přesvědčivě.

Děkuji za slovo. A proto bychom to rozhodnutí měli přijmout.

Děkuji.

Děkuji. A nyní jako poslední je přihlášena paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Dovolte, abych načetla usnesení, které zní: